Já myslím, že je lepší, aby byl přednesen.

Poslanecká sněmovna bere na vědomí, že návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2017 a) obsahuje finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, číselně vyjádřeno, b) stanoví rozsah pojistné kapacity Exportní garanční a pojišťovací společnosti, číselně vyjádřeno. Poslanecká sněmovna přikazuje k projednání jednotlivé kapitoly a okruhy vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2017 podle jednotlivých výborů, zase uvedeno, kterou kapitolu jaký výbor bude projednávat. Tolik tedy návrh na usnesení. Děkuji. Myslím, že to je všem zřejmé podle konkrétního usnesení rozpočtového výboru.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že usnesení bylo schváleno. Schválili jsme základní čísla státního rozpočtu. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 1 naší 50. schůze.

Tolik tedy ještě procedurální záležitosti a můžeme pokračovat.